Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešní schůze. Navázal bych tímto bodem na zdůvodnění, které tady přednesl pan kolega Stanjura z ODS, a týká se předchozího jednání před schválením novely zákona, který posuzoval vlivy na životní prostředí, a jednalo se o urychlenou výstavbu dopravních staveb v České republice, jejímuž schválení podle devadesátky předcházelo jednání, na kterém byl zúčastněn nejen ministr životního prostředí, ale i ministr dopravy. Nechci se zabývat tím, jestli deset staveb, které byly vyjmenovány, jsou dodržovány, či nejsou, ale my jsme na této schůzce avizovali, že nás velice zajímá jako poslance a bude zajímat i Poslaneckou sněmovnu, jak bude pokračováno u dalších staveb, které nemají přiznané posouzení vlivu na životní prostředí, a jakým způsobem bude u těchto staveb postupováno. Bohužel mohu říci, že do dnešního dne jsme přes všechna ubezpečení nedostali žádné informace. Od toho června letošního roku už uplynula určitá doba. Proto bych žádal, aby se tento bod jmenoval Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí, zjednodušeně EIA.

V další části bych velice rád věděl, jak pokročila jednání mezi Evropskou komisí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy o postupu ohledně vyjednávání nových podmínek posuzování vlivu na životní prostředí. A třetí část, to je ta nejzávažnější z mého hlediska, zda těch zbývajících 90 staveb dopravní infrastruktury je definitivně zastaveno, anebo získá nějakou formou potřebné posouzení vlivu na životní prostředí tak, aby mohla pokračovat příprava těchto staveb. Proto vás ještě jednou žádám: Podpořte zařazení nového bodu, jak již jsem zmínil, Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Děkuji. Prosím pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Semelová. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Je to tisk a vzhledem k tomu, že cítím velikou šanci na to ho kladně projednat napříč politickým spektrem, jedná se o umisťování sítí, případné umisťování sítí pod silnice I. třídy. Tudíž bod 152 zařadit jako pevný bod, jako první po pevně zařazených bodech na středu příští týden odpoledne. Jedná se o první čtení, byť tam je návrh podle § 90 hlasování.

Za další. Už tady vystupovali dva kolegové, to je třetí návrh, nicméně já bych se pokusil navrhnout integrovaný bod. Myslím, že napříč politickým spektrem cítíme, že resort dopravy se nachází v krizi, která nemá od roku 1990 obdoby, a proto navrhuji, aby byl nově zařazen na pořad Sněmovny a s konkrétním časem, a to druhý bod po pevně zařazených na příští týden ve středu, který by se jmenoval Informace premiéra vlády Bohuslava Sobotky o řešení krize v resortu dopravy, s tím, že to, co bych považoval za okruhy jednání do tohoto bodu, alternativně tedy úterý po pevně zařazených bodech odpoledne a středa druhý bod po pevně zařazených bodech, příští týden také, a sice ty okruhy by byly jednak velmi podivné

Takže první alternativa úterý příští týden a druhá alternativa středa příští týden odpoledne. Úterý dopoledne? První okruh by se mohl týkat otázky pokračování výběru mýtného. Druhá věc, co už tady zaznělo jak z úst Zbyňka Stanjury, tak Karla Šidla, to je otázka vlastně budoucnosti realizace dopravních staveb.

Za další. Nejenom že už byla z prioritních staveb vyřazena prodloužená Rudná. Když jsem ministrovi říkal, že může narazit, když v zákoně a v tisku tvrdili, že se jedná o infrastrukturní stavby na transevropské síti, a upozorňoval jsem na to, že minimálně tato, ale možná i některé další na transevropské síti nejsou. Řekl, že to je v pořádku, že je to schváleno Bruselem. Velmi velké pochybnosti mám o tom, zda nám vláda říká plnou pravdu, a zejména premiér Sobotka, zda tady předložil všechny důkazy o tom, jak je dohodnut s předsedou Evropské komise, zda platí všechno.

Ta situace je ještě o to horší, že v hospodářském výboru, pokud detailně projednáváme jako garanční výbor některé zákony, tak narážíme na stále opakované problémy. Například do dneška nejsem schopen zjistit, máme i v programu zařazenu novelu zákona o civilním letectví, a skutečně nejenom já, ale i kolegové se dostali do zcela výjimečné situace, byť tomu věnujeme značné úsilí, nejsme schopni zjistit, který z resortů či jeho zástupci lžou, jestli Ministerstvo dopravy, nebo Ministerstvo obrany ve věci letišť, která dokonce mohou být údajně podle některých zcizena apod. A vlastně neumíme najít odpověď, je tam rozpor, byť ministři se domluvili, ale o patro níž už jsme z obou stran varováni, schválíme to, či neschválíme, takže my nejsme schopni dohledat dopady.